Poštovane kolegice i kolege evo točno je 1 sat pa ćemo krenuti sa iznošenjem stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika i prva će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Poštovani kolege, kraj godine u saboru je uvijek obilježen proračunom, projekcijama, amandmanima i idejama što i kako bi se trebalo ili moglo dogoditi. Tako je i ove godine. Završavamo sutra glasanjem. Ove godine međutim ima jedna pomalo nova stvar. Amandmanima na prijedlog proračuna pokušalo se pokazati koliko je još posla u Hrvatskoj po pitanju ravnopravnosti žene i muškaraca. I nažalost stvar se nije puno promijenila. Iako se vlada hvali navodno dobrim ekonomskim rezultatima, prihodi rasu, proračun raste nismo iskoristili tu priliku za neki ozbiljni iskorak. Prihodi od PVD-a trebali bi rasti više od 7 milijardi kuna odnosno 14% u odnosu na ovu godinu, ali svejedno nije bilo mjesta da se smanji PDV na ženske higijenske potrepštine uloške i tampone. To je tema o kojoj se u saboru već puno govorilo, ali govorit će se još sve dok vlada ne odluči smanjiti PDV na uloške i tampone. Vidjet ćemo što će od toga biti. Ja sam nepopravljivi optimist i nadam se da će zaključak koji je sabor poslao vladi da ispita kako bi se problem riješio zaista imati i neke rezultate. Umjereno sam optimistična i zbog premijerove reakcije na ovu temu za vrijeme aktualnog prijepodneva. Ali za sada se još ništa nije dogodilo i zato ću stalno ovu temu vraćati na dnevni red i neću dozvoliti da padne u zaborav. Vezano uz to na ovaj proračun dala sam i amandmane da se osigura novac za besplatne uloške i tampone u školama. Iako su neke škole u Hrvatskoj s tim već počele kao i neki gradovi, vlada i država nisu imali sluha niti za to pitanje i amandmani su, nema čuđenja, također odbijeni. Menstrualno siromaštvo je ozbiljan problem. Imamo istraživanje koje je pokazalo da mnoge djevojke i žene u Hrvatskoj imaju problema s nabavkom osnovnih higijenskih potrepština i zbog toga trpi i njihova kvaliteta života. To nije samo hrvatski problem da bih bila poštena. Ima sve više zemalja u kojima se također vidio taj problem, ali koje se odlučnije su se odlučile s tim problemom pozabaviti i obračunati kroz smanjenje porezna i besplatne uloške imamo primjer, školama. Hrvatska nažalost nije jedna od tih zemalja. Ali ono što me možda i najviše žalosti je to da vlada nije imala sluha za nabavu uređaja za intraoperativnu radioterapiju za 4 klinička bolnička centra Osijek, Rijeka, Split i Zagreb. Hrvatska tek od nedavno ima samo jedan takav uređaj u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu, ali to nije dovoljno. Taj uređaj daje visoke doze zračenja u područje izazvano izravno zahvaćeno tumorom, tako se ciljano uništavaju tumorske stanice bez da se oštećuje okolno tkivo. Najviše se koristi kod operacija raka dojke, ali se koristi i u drugim ginekološkim operacijama kod tumora glave i vrata maternice, kao i kod nekih tumora gušterače i debelog crijeva. Oboljeli ne moraju čekati da rana zacijeli niti dolaziti u bolnicu na dugotrajnu radioterapiju čim se ubrzava i skraćuje liječenje. U nekim razvijenim zemljama koje se više brinu o svojim stanovnicima taj uređaj se rutinski koristi već 2 desetljeća. Mi smo toga smo svi bolno svjesni zemlja s puno oboljelih i puno umrlih od raka, a rak dojke ali i debelog crijeva su među najčešćima. Uređaj za intraoperativnu radioterapiju košta oko 5 miliona kuna. To znači da bi za sve kliničke centre u Hrvatskoj bilo dovoljno oko 20 miliona. Ja sad neću ulaziti u onu raspravu koliko se kome daje miliona, pa i stotina milijuna, ali gotovo 174 milijarde kuna proračuna u odnosu na to 20 milijuna je malo više od 0,01% Ali nažalost očito je i tih 0,01% previše. Proračun je financijski dokument, ali on je prije svega politički dokument. On pokazuje tko smo, kakva zemlja jesmo i kakva bismo željeli biti. Gdje je to mjesto na koje nas vlada sve zajedno želi odvesti. I u tom smislu HDZ-ova vlada opet je pala na ispitu. Moglo se i trebalo više misliti na žene i na opću ravnopravnost u društvu, a ovaj proračun je pokazao da su žene hrvatskim vladarima i dalje zadnja rupa na svirali.

Izvolite.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege, htio bih ovaj slobodni govor u ime Kluba HDZ-a iskoristiti upravo da ukažem na jučerašnju Uredbu o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje je donijela vlada. Naime, svjesna poremećaja na tržištu naftnih derivata vlada je nedavno reagirala i zahvaljujući toj reakciji donošenju uredbe spriječen je udar na standard građana, spriječen je udar i na prelijevanje cijena naftnih derivata benzina na ostale proizvode i time poticanje, dodatno poticanje inflacije. Sada kada se cijena stabilizirala na tržištu vlada je ukinula tu uredbu i danas su isto tako prosječni spremnik od 50 litara Eurosuper 95 pojeftinio je za 14 kuna odnosno benzin je pojeftinio za 28 lipa po litri. Time smo pokazali jasnu poruku i građanima i poduzetnicima da vlada ima značajan alat i ne libi ga se upotrijebiti kako bi zaštitili naše građane i poduzetnike i isto tako poslali poruku da ukoliko će to trebati da će se sličan alat odnosno isti mehanizam koristiti i u budućnosti. Da se nastavilo divljanje cijene naftnih derivata na tržištu vlada je bila spremna ući i u korištenje drugih alata, preispitati trošarine, srećom to nije bilo potrebno posebice jer se iz trošarina financiraju ceste i mnogi drugi projekti. Ovime je vlada pokazala jasan stav građanima i poduzetnicima kako intervenira kada treba i kako osigurava naftni derivati, benzin ne poskupljuje i da isto tako ograničava njihove cijene kako se one bi prelili. Vidimo da i cijene građevinskih materijala su u padu, sada su i cijene naftnih derivata, cijene isto tako ostalih proizvoda prema tome i ona naša predviđan ja da smo dosegnuli maksimum inflacije apsolutno stoje, a isto tako u petak i subotu bila je Parlamentarna skupština Unije za Mediteran gdje je jedna od glavnih tema bila isto tako energetska sigurnost i klimatske promjene. Osobno sam sudjelovao kao izaslanik predsjednika Jandrokovića na sastanku predsjednika parlamenata država članica Parlamentarne skupštine te u radu nekoliko radnih skupina za klimatske promjene s obzirom da je EU preuzela predsjedanje Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran i s obzirom da je EU predvodnik u borbi s klimatskim promjenama. Tu smo po pitanju sigurnosti opskrbe energenata EU istaknuli važnost povezivanja lanaca vrijednosti unutar Unije, isto tako samo iskazali da iako je EU odgovorna za 8 do 9% globalnih emisija CO2 da moramo, a Kina, Indija, SAD za 50% da i dalje moramo biti predvodnici u tom procesu. I bilo je zadovoljstvo da sam mogao izvijestiti da je premijer Plenković na COP-u u Glasgowu jasno istaknuo našu privrženost tim europskim politikama, smanjenje od 45% stakleničkih plinova do 2030., napuštanje tehnologije ugljena do korištenja ugljena od 2033., ali isto tako zaštitu 30% Jadrana pod hrvatskom jurisdikcijom. Jedna od glavnih problema klimatskih promjena bit će porast razine mora i tu je Jadran jedan od najosjetljivijih mora unutar Mediterana tako da zaštita 30% našeg teritorija Jadrana pod našom jurisdikcijom itekako je dobar doprinos u zaštiti Mediterana. Nekada krilatica HTZ-a bi je Mediteran kao što je nekad bio i da bismo očuvali ovaj Mediteran i Jadran kao što je nekad bio moramo djelovati danas, moramo osigurati opskrbu energijom i energentima, moramo osigurati borbu s klimatskim promjenama i Hrvatska je spremana zajedno s članicama EU biti predvodnik u tom procesu štiteći gospodarstvo, štiteći gospodarski rast i otvarajući nova radna mjesta visoke dodane vrijednosti. Izvolite.

Hvala. Evo ja ću početi sa jednom mišlju Vlade Gotovca, „Hrvatska je bez slobode besmislena i nemoguća“ Dakle, danas je godišnjica smrti i dotaknut ću se malo, evo žao mi što je kolega Pavić otišao, on je jedan od onih ljudi koji ne shvaćaju slobodu, jedan od ljudi koji je ovih zadnjih dana izjavio da su covid potvrde uvedene kako bismo trenirali ljude, kao da su ljudi životinje, kao da su naši građani, sugrađani životinje koje treba trenirati jer je sasvim jasno da covid potvrde nisu nikakva epidemiološka mjera jer i cijepljeni mogu širiti virus i najvjerojatnije ovaj proboj u bolnice imamo upravo zbog toga jer se cijepljeni, a to je i veliki broj zdravstvenih djelatnika koji su se kao i ovdje naše kolege koji su se u prvome šalonu cijepili, njima je ovo cjepivo odavno izvjetrilo, dakle oni su u toj kategoriji. I upravo se tu dogodio proboj u bolnice i moguća odgovornost Vlade, samog stožera za ovako veliki broj smrtnih slučajeva koji je uz to i povezan s nažalost ne tako dobrim zdravstvenim sustavom kako mi mislimo vjerovati da naš zdravstveni sustav jer ako pogledate broj procijepljenih u Slovačkoj koji je gotovo jednak nego kod nas u Hrvatskoj i usporedite broj smrtnih slučajeva, vidjet ćete da mi imamo drugi sistemski problem, a to je pitanje kvalitete našeg zdravstvenog sustava i što se događa s našim ljudima koji završe u bolnicama, što sve tamo pokupe i na koji način nastradaju. Ono što želim ovdje s ovog mjesta poručili u četvrtak ćemo imati raspravu o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, neki su ga nazvali lex Bulj jer se njima uvode kazne za dužnosnike koji ne žele dijeliti svoje građane, svoje sugrađane na cijepljene i necijepljene, ali ako malo bolje pogledate zakon vidjet ćete da je Vlada unutar tog zakona podvalila i širu upotrebu covid potvrda, što znači da je moguće da nas iza Božića, iza Nove Godine čekaju covid potvrde u kafićima, u restoranima, u teretanama, svugdje gdje ljudi izlaze i idu. I ja želim poslati jednu poruku, dragi ljudi potpišite za ovaj referendum to je posljednja crta obrane da zaustavimo ove sulude mjere koje nemaju nikakvog smisla, da zaustavimo i ove najave obveznog cijepljenja što je direktan na ljudske slobode i prava i zapravo je tako ružno slušati zastupnike HDZ-a, evo bivšeg ministra Pavića koji govori o privrženosti eu politikama, kao da je na nekakvoj partijskoj liniji te europske politike koju onda treba poštovati. Pa sutra će možda europska politika biti ove smjernice Europske komisije da se ne spominje Božić pa potpredsjednik Reiner i Marko Pavić neće ni Božić spominjati jer je to ta neka privrženost europskim politikama ili će možda Ursula reći da Hrvatska uvodi obvezno cijepljenje, pa ćemo mi onda na silu cijepiti naše građane. Dragi ljudi izađite na referendum, izvrgnuti smo mnogim opstrukcijama, vidimo na što su sve spremni kakvi se sve sastanci održavaju, kakve se sve zajedničke izjave daju samo kako bi se zaustavilo ovaj referendum. Isto tako izloženi smo mnogim spinovima, kažu ovaj referendum će legalizirati stanje, pa sve su vam već legalizirali, nemamo mi Ustavni sud kao u Sloveniji i ustavne suce koji će reći da je pristup radnom mjestu u državnoj službi, da je to neustavno uvjetovati Covid potvrdom. Ne da je neustavno to je skandalozno i mene čudi da i lijeva oporba o tome šuti. Znači skandalozno je da se naše građane dijeli, da u knjižnicu nažalost malo se ide u knjižnice ne možete bez Covid potvrde, bez testa, a da u kafić, u kockarnicu, u tramvaj, puni su tramvaji, znači ulazite bez ikakvog problema i vi ćete meni pričati o epidemiološkim mjerama i da je Covid potvrda epidemiološka mjera. Pavić je dobro rekao, treniraju hrvatske građane, a mi ćemo tom treniranju hrvatskih građana reći dosta na ovom referendumu. Dragi ljudi izađite i podržite nas.

U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sad će govoriti poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Danas, 7. prosinca obilježava se 30 obljetnica okrutnog ubojstva obitelji Zec. Otac Mihajlo Zec ubijen je pred svojom kućom na Trešnjevci, a majka Marija i djevojčica Aleksandra ubijene su na smetlištu na Sljemenu. Ubijeni su samo zato jer su bili drugačiji, jer su bili Srbi, zato jer nisu bili naši. U Domovinskom ratu stradalo je 402 djece i njihove smrti nenadoknadivi su gubitak i strašan gubitak za njihove obitelji, jeziva je to brojka nevinih, nemoćnih žrtava. Zajednica ne smije zaboraviti civilne žrtve rata u Domovinskom ratu u Hrvatskoj među stradalima je udio civila 43,3% i vjerujemo da će Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata konačno omogućiti stvarna prava civilnim žrtvama na prvom mjestu obiteljima nestalih i ubijenih kao i svim stradalima u logorima u Hrvatskoj, tko i u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, mogućnost ostvarivanja prava i dobivanja statusa civilnih žrtava i ranjenima. No dok smo sukladni i suglasni oko osude zločina na civilima hrvatske nacionalnosti jesmo li spremni osuditi i one počinjene nad drugima koji nisu naši? Hoćemo li osuditi ubojstvo nevine djevojčice i njezinih roditelja? Mihajlo Zec i njegova obitelj, supruga Marija i 12-godišnja kćerkica bili su Zagrepčani, otac Mihajlo bio je omiljeni mesar, radio je u mesnici na početku Petrinjske ulice, bili su kao i ostali Zagrepčani i Zagrepčanke obitelj s Trešnjevke s troje djece. Ali imali su jednu veliku grešku za to vrijeme, bili su Srbi, nisu bili naši i dovoljno je da je tada '91. bilo dozvoljeno upasti u njihovu kuću, opljačkati vrijedne stvari i kada je otac Mihajlo ispred kuće tražio da se vrate ukradene vrijednosti svirepo ga ubiti u centru grada Zagreba gdje nije bilo nikakvih ratnih djelovanja. A kad su nesretne supruga Marija i 12-godišnja kćer Aleksandra izletjele ispred kuće i vidjele mrtvog oca i supruga, to je bilo dovoljno da ih ubojice utrpaju u policijski kombi odvezu na Sljeme i kod izletišta Adolfovac na smetlištu hladnokrvno ubiju. Djevojčica Aleksandra ih je po priznanju samih ubojica molila da joj ne ubiju majku kad su joj već ubili oca, nije sanjala da će ubiti i nju. A zašto i bi? Što je skrivila jedna 12-godišnja djevojčica sa Trešnjevke? Aleksandra Zec doživjela je sudbinu Lee Deutsch i malene Madine, sudbinu nevine djece koja su ubijena i stradala samo zato što su bila drugačija, zato što nisu bila naša. Ubojice, pripadnici zloglasne jedinice Tomislava Merčepa koja je nezakonito uhapsila 52 osobe sa zagrebačkog i pakračkog područja i ubila njih 43 priznali su ubojstvo, no zbog proceduralne presude pravosudne greške nitko od njih nije direktno odgovarao za okrutno ubojstvo obitelji Zec, dapače, jedan od njih Siniša Rimac bio je '95. odlikovan visokim državnim odlikovanjem za junački čin u ratu i bio je tjelohranitelj tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Jadranka Kosor je 2004. izrazila duboko žaljenje s preživjelim članovima obitelji Zec i u ime Vlade RH dodijelila im je milijun i pol kuna kao jednokratnu pomoć jer su kao maloljetnici ostali bez roditelja, bez hranitelja, bez skrbi i bez sredstava za život. No, na komemoracije u organizaciji lige antifašista dokumente i Srpskog narodnog vijeća u ovih 30 godina nikada nije došao niti jedan predstavnik ni grada Zagreba, ni Vlade RH. Danas će na komemoraciju na Sljemenu doći gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević i želimo vjerovati da je to početak jednog novog vremena u kojem ćemo komemorirati sve nevine civilne žrtve, vrijeme u kojem ćemo se boriti da više niti jedno dijete, niti jedna nedužna osoba ne bude ubijena niti obilježena samo zato jer je drugačija, samo zato jer nije naša. Time bismo završili sa današnjim radom, a sjednicu nastavljamo sutra u 10,00 glasovanjem.